Děkuji vám za pozornost a dovoluji si požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji. Rozpočtový výbor, jemuž byl návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 830/1.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, většinu toho už tady paní ministryně sdělila. Já jenom se tedy pokusím stručně shrnout ještě jednou, o co v této novele jde. S ohledem na skutečnost, že omezení hospodářské činnosti související se vznikem a rozšířením onemocnění COVID19 způsobeného novým koronavirem nadále trvají, navrhuje se pokračovat ve zmírňování dopadů těchto omezení na osoby samostatně výdělečně činné prostřednictvím prodloužení období.

S ohledem na nemožnost predikovat, jak dlouho bude ještě pokračovat tato část, je zde navrženo i třetí období a toto období se navrhuje upravit též; třetí období, v jehož případě bude stanoveno, respektive určeno, jeho přesné délky, ponecháno na úpravě nařízením vlády.

Ostatní parametry poskytování stávajícího kompenzačního bonusu, tedy zejména okruh osob, které na něj mohou mít nárok, jakož i jeho výše zůstávají zachovány.

Po úvodním slově paní ministryně financí Aleny Schillerové, zpravodajské zprávě poslance Farhana a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu I. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava; II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

V. zmocňuje zpravodaje výboru, aby vás s tímto seznámil a spolu s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Ano, děkuji. To bylo úvodní slovo. A nyní tedy výbor navrhl, abychom postupovali standardním postupem, tedy, aby proběhla obecná rozprava. Pokud nikdo nenavrhuje jiný postup, tak já obecnou rozpravu otevírám, mám zde několik přihlášek a jako první je s přednostním právem pan předseda Kalousek a pak tam vidím další přednostní právo. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jeden se týká příspěvků na fixní náklady a ten druhý se týká definice subjektů kompenzačního bonusu.

Neřeší však vůbec nic živnostem, kterým bylo zakázáno ze dne na den vydělávat, nebo jim to bylo výrazně omezeno, a ony ke svému provozu platí poměrně vysoké fixní náklady a teď se dozvěděly, že ten stav bude trvat tři měsíce. Je samozřejmě možné a já to nepodrobuji kritice nařízením vlády v této výjimečné situaci někomu nařídit, že musí zavřít svoji provozovnu, ale není možné necítit se odpovědný za fixní náklady, které po dobu zavření ten člověk musí platit, i když si nesmí vydělat ani korunu. Diskutovali jsme o tom několikrát.

O příspěvek na ty fixní náklady.

To neprošlo.